Je to již třetí volba a první kolo. Opět pro stenozáznam, v první volbě v prvním kole 1. března byl zvolen Pavel Kováčik a Jiří Petrů, druhé kolo bylo neúspěšné, poté v dubnu, 26. dubna v druhé volbě byl zvolen pan kolega poslanec Miloslav Janulík a ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Zůstává tedy neobsazeno ještě jedno místo. V tuto chvíli máme nominaci podle usnesení číslo 177, která říká, že TOP 09 a Starostové navrhují Jana Husáka a sociální demokracie pana kolegu Romana Sklenáka. Nyní prosím, abyste, pane předsedající, otevřel rozpravu, a připomínám, v tomto případě musí Sněmovna rozhodnout hlasováním, že budeme volit tajným způsobem.

Nejdřív vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti tajné volbě? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 199.